Poprosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Případné opětovné uvedení do provozu vyžadovalo výrazné ekologizační investice, které nebyly v platném regulačním rámci vůbec návratné.

Děkuji. Pan předseda má zájem? Má. Prosím. Děkuji za slovo a děkuji za to vysvětlení, paní ministryně.

A mě zajímá, jestli to tedy bude platit český daňový poplatník prostřednictvím toho, že se sníží dividenda ČEZu, který je ze 70 % vlastněn, tak kdo za to ponese odpovědnost, a jaké jste učinila za Českou republiku kroky k tomu, abychom nahradili tuto ztrátu od těch, kteří za to zodpovídají. Následně se divíme, že ta elektrárna najednou začíná zázračně fungovat poté, co se prodala dětem bulharského ministra dopravy. Věřte, že v rámci svých kompetencí, které nejsou neomezené, se o to zajímám. Sám jste naznačil tady nějaké vazby, které já samozřejmě nevím a nechci je předjímat. Vyčkáme. Každopádně se sníženou dividendou nepočítáme. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Čili kdy tento výpadek budete sanovat, pane ministře? A jaká při tom, pokud naroste počet nemocných HIV a vzroste nárůst kriminality, jaká chystáte rozpočtová opatření v rámci celé vlády? Poprosím pana ministra o odpověď.